Z pověření vlády předložený návrh postupně uvedou ministryně spravedlnosti Marie Benešová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Takže nejdřív tedy paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Děkuji za slovo.

Tento návrh zákona, jeho cílem je předně řádně transponovat do českého právního řádu nové požadavky týkající se evidování skutečných majitelů podle takzvané 5.

Základní změny, které směrnice přináší, je požadavek na veřejnost alespoň některých údajů o skutečných majitelích, zavedení mechanismu ověřování a kontroly pravdivosti údajů vedených v evidencích a stanovení efektivních sankcí. Nové požadavky evropského práva do značné míry mění celkový kontext institutu skutečného majitele a jeho evidování a zvyšuje se též jeho význam.

Centralizovaná evidence pak umožňuje rychle a efektivně sdělovat a zjišťovat údaje.

Legislativní radou vlády prošel 19. 2. 2020 bez problémů a doporučila tato vládě jeho schválení.

Toto jsme upravili přímo na Ministerstvu spravedlnosti. Jedná se o odborné posouzení. A pokud tady někdo z poslanců uvažuje o vypuštění, pokud to vypustíte, klidně, význam bude stejný, protože dospějeme ke stejnému závěru potom výkladem. Je to materiální zpřesnění o smyslu, ne o jednotlivci. To je asi k úvodu vše, co jsem chtěla říct.